Připomínám, že mezi 10. a 12. hodinou bude schůze přerušena z důvodu jednání výborů.

Paní předsedkyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu a je potřeba, aby to tady nahlas zaznělo.

Já mám tady komentář. Takže co má větší sílu? Tento komentář, nebo stanovisko legislativy? Tento komentář hovoří o tom, že v této fázi omezit jednací dobu prostě není možné, a vykládá to způsobem, že vlastně až v těch dalších fázích, ve druhém, ve třetím čtení, ve zkráceném řízení, nikoliv v této fázi.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.